Prosím. Existuje nějaká metodika upravující způsob započítávání té odpracované doby?

Já rozumím tomu, že paní ministryně řekla, že je to jaksi univerzální věc, ale chci se ujistit, zda opravdu žádný takovýto pokyn z ministerstva nevyšel. Druhá věc. Kolik těchto asistentů máme? To číslo by mě velmi zajímalo. A za třetí. Plánuje ministerstvo nějaké komplexnější vyhodnocení této nové věci? Děkuju moc.

To znamená, že pro dobu důchodového pojištění vlastně platí ten zákon, který platí pro všechny.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, budu tedy očekávat písemnou odpověď.

Upozorňují na to nejen naše tajné služby, ale také opakované případy úspěšných hackerských útoků a úniky citlivých dat.

Je to vlastně problematika těch dvou systémů, vnitřního a vnějšího, kdy to neumožňuje reálně s tím něco dělat. Takže já se ptám pana ministra na následující otázky.

Také děkuji.

Já budu interpelovat pana nepřítomného ministra Hamáčka.

Děkuji moc za odpověď.

Děkuji za slovo.

Ročně elektrárna při dole vyprodukuje 6,9 milionu tun CO2, přičemž toto množství by se údajně mělo ještě zvyšovat. Při rozšiřování dolu by se navíc tento důl bezprostředně přiblížil k české hranici. Místo aby vláda v této situaci svým občanům pomohla, hází jim ještě klacky pod nohy, třeba příliš krátkou lhůtou na seznámení se s dokumentací EIA, která má 783 stran a ani nebyla celá přeložena do češtiny. Občané žijící v této oblasti mají obavy, v jakém prostředí budou nadále žít, a já tyto jejich obavy sdílím. Proto se vás, pane ministře, ptám, v jakém stavu je projednávání dokumentace EIA v souvislosti s prodloužením a rozšířením těžby v dole Turów. Jak hodláte zamezit negativním dopadům dolu i tepelné elektrárny na obyvatele České republiky? A co vše už udělala česká vláda pro to, aby 30 tisíc českých občanů nepřišlo o zbytky vody, které zatím ještě ve studních zůstávají? Předem děkuji za odpověď. Já také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Takže musím odmítnout to, že vláda by tu věc neřešila, nebo že by dokonce házela svým občanům klacky pod nohy.

Zcela na rovinu řeknu, že Česká republika, potažmo Ministerstvo životního prostředí by samozřejmě bylo nejraději, kdyby se ten důl vůbec nerozšiřoval.

Už ten termín asi třikrát prodlužovala.